My bychom toto měli rázně odmítnout, jinak to bude házet špatné světlo na celou Poslaneckou sněmovnu.

Není tajemstvím, že každá obec, město platí příspěvek takzvaný účastnický, nebo ten, který platí Sdružení místních samospráv. Není to málo finančních prostředků, které se pak například využívají na právní služby.

Já to vůbec nechápu.

Došlo k porušení zákona o obcích? Nedošlo k porušení zákona o obcích?

Takže my budeme lidem říkat: to přece takto to nelze!

Excelentní. Ale myslím si, že jste pořád jedním z nás a že si nemůžete opravdu dovolovat úplně všechno.

Tak dobře, tak si to připomeňme.

Už se nemáme o čem bavit.

No a teď bych mohla říct třeba druhou věc jako příklad. A co jsme se dozvěděli? Nechá si mandát poslance a bude přijíždět na důležitá jednání. Také, vyřešeno.